A starostové nejlépe vědí, jestli potřebují měřit rychlost, jestli si koupí radary, kam ty svoje strážníky pustí, s kým uzavřou veřejnoprávní smlouvu atd. atd. Starosta je zodpovědný politicky za městskou policii. Tak prosím vás, opakuji, v rámci nějakého hádání tady na sněmovně, hlavně těch pět let je úspěch pro nás všechny a pro ty strážníky a tamto ostatní nechme a klidně to zrušíme. Sám pan ministr i pan předseda to jasně naznačil pokud bude vůle, necháme tak, jak je. Děkuji. Prosím, pane poslanče.

To, že se dohodne Městská policie Praha a Krajské ředitelství policie v Praze. To znamená, Policie České republiky odsouhlasí a určí místa, kde obecní policie mohou měřit rychlost jízdy.

Zachovejme ten současný stav a naopak donuťme Ministerstvo vnitra, aby v rámci výkonu kontroly činnosti městských policií zamezilo excesům, které se v minulosti stávaly. Většina městských policií měří tam, kde to je potřeba, a měří oprávněně. Děkuji panu poslanci. Prosím, paní poslankyně. Já bych jenom chtěla ujasnit tu terminologii. Body se neberou, body se dávají. Za prvé. A za druhé. Tady je skutečně jedno, jestli antiradar, nebo radar. Mně vadí to, že kolega obviňuje bezpečnostní výbor tím, že nám sdělil, že jsme ovlivňováni nějakou skupinou. Prostě to mi vadí z principu. Ale ještě bych ráda podotkla, že v hlavním městě Praze to je skutečně složitější, protože tam je krajské ředitelství, pak jsou jednotlivá policejní ředitelství a do toho jsou obvodní ředitelství u městské policie. Takže tady to skutečně chválabohu funguje tak, že i starostové městských částí, kteří nemají vůči městské policii jinou nadřízenou pravomoc, po dohodě s příslušným ředitelem městské policie příslušného obvodního oddělení můžou navrhovat a iniciovat některá místa, např. v blízkosti základních škol, mateřských škol, tam, kde skutečně je zapotřebí to měření provádět. A tady se skutečně dlouhou dobu v rámci hlavního města Prahy čekalo na nějakou koordinační dohodu a na nějakou jasnou metodiku, protože jak říkám, těch policistů je málo a možná na tom kraji mají jiné priority než na těch obvodních ředitelstvích. To je to, o čem jsem tady hovořila já. Děkuji paní poslankyni.

To si myslím, že je dobře.

Neberou body, samozřejmě. Jasně, ale prostě tak to je. Já si skutečně myslím, že nejlepší prevence jsou viditelní policisté na silnicích. Opravdu v těch označených autech.

Děkuji panu poslanci.

Prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego k vám. Protože my řešíme, jestli městská policie má měřit, nebo nemá měřit. Já také souhlasím s tím, aby tyto činnosti vykonávala Policie České republiky.

V okrese, který od jednoho konce k druhému má skoro sto kilometrů. Čtyři policisté na celý okres. Tak přijde vám to hodně, nebo málo? Ale ty policie nemá.

Je tam řada jiných věcí, pro který tento materiál byl předkládán, a to měření rychlosti je pouze jednou z věcí.

Ta zůstává. Pro Prahu se nic nezmění. My mluvíme o tom, co se děje venku, na okresech, na obcích.

Pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, při minulé rozpravě myslím, že jsem se tady vaším prostřednictvím se Slávkem Svobodou shodl na tom, že ta městská policie by měla trošičku fungovat jako místní aktér sociální, bezpečnostní apod. Mně se třeba zdá, že jakmile se tam poskytne to měření, tak dochází spíš k jakési snaze vydělávat namísto fungování v těch místních službách.